Dobrý den, vážení kolegové.

Několik důležitých svědků však nicméně stále nevyslechla.

Podle názoru komise mohla být privatizace OKD pro Českou republiku nevýhodná a v rozporu s takzvaným principem soukromého prodávajícího, přičemž Evropská komise byla během řízení Českou republikou nepravdivě informována o způsobu té privatizace. Vyšetřovací komise na základě konzultace s experty dospěla k závěru, že je stále možné, že Česká republika může získat prostředky, o které přišla při této privatizaci.

Proto bych rád požádal o změnu usnesení.